Jistě asi nutné, ale věcně špatné.

Zmiňoval tu, že exekutoři mají milion. Ten exekutor bere milion měsíčně.

Prostě ty peníze nějakým způsobem platíte. To jsou i ty úroky. Ale nyní už se přesuňme k tomu samotnému návrhu a k tomu, proč navrhnu v závěru své řeči vrácení k dopracování.

A dovolím si zmínit některé velmi sporné body. No tak opravdu víme, co tento návrh přinese?

To bude mít dopady daňové kde je nějaká daňová analýza? Bude to mít dopady z hlediska řekněme nějakých běžných hospodářských vztahů, tzn. jaký dopad to bude mít na věřitele, jaký dopad to bude mít na dlužníky, a bude to mít dopady třeba i do účetnictví, protože banky evidují jinak jak tu jistinu, tak ten úrok. Není o tom v důvodové zprávě ani slovo, ani čárka.

Další příklad.

Řešíme to. A možná ještě k dalším věcem, které mohou prakticky pomoci a kterými se můžeme zabývat. To znamená, navrhovatelé se jistě mohou zaměřit na rychlost rozhodování obecných soudů.

Náhradní doručení. Soud vám pošle prostou výzvu. Na konci připojí doložku souhlasíte s tím, že bude rozhodnuto v této věci bez nařízení jednání? To znamená, to jsou věci, na které bychom se měli podívat, mohli podívat.

To se netýká jenom spotřebitelských vztahů. To se netýká jenom spotřebitelských úvěrů, jakkoli to tak může být podáváno. Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl tento návrh vrácen předkladatelům k dopracování. Váš návrh jsem zaznamenal. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Grospič a pan poslanec Španěl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ale já si myslím, že předložený návrh má prostě své opodstatnění.

Takže tolik jenom jsem chtěl uvést repliku vaším prostřednictvím, pane předsedající, na svého předřečníka. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já budu také reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Feriho.

Prosím vás, nevykládejte tady demagogii. Tak děkuji za dodržení času.